A nyní bych si dovolil pokračovat tou druhou nohou, druhým pilířem, a to je otázka bezpečnosti, ta strategická otázka, která zde zaznívá.

Je naprosto zásadní, abychom si řekli, s kým chceme uzavírat partnerství, jakým směrem chceme, aby se tyto univerzitní spolupráce a tyto obchodní řetězce navazovaly. To je opravdu politická otázka.

Domnívám se to na základě toho, že si neumím představit, jaká jiná instituce by v České republice takovéto podklady mohla vypracovat.

Nemluvme o tom, že někoho vylučujeme. Česká republika, potažmo společnost ČEZ, si vybírá partnery. My je oslovíme, budou osloveni, a pokud nikdo osloven není, tak se ani nemůže cítit uražen.

Nemyslím si, že je potřeba zde na plénu zabředávat do těch jednotlivostí, kauz, které mezi Českou republikou a Ruskou federací probíhají, ale já bych očekával, že se těmito otázkami budou zabývat příslušné výbory. Do určité míry rozumím argumentaci pana vicepremiéra Havlíčka, když říká: tento zákon neřeší bezpečnost. Já to chápu. Ano, samozřejmě tento zákon fakticky řeší malou část toho celého jaderného projektu. Ale proč se Sněmovna brání jakékoliv debatě o této otázce? V jakém stavu je projednávání bezpečnosti, spojené geopolitické bezpečnosti a bezpečnostních rizik, spojené s jaderným projektem v rámci bezpečnostního výboru?

A nemluvím o technických otázkách. Mluvím o tom, že Česká republika je ze své podstaty závislá na dovozu energií.

Logicky pak tedy asi nezbývá nic a to je samozřejmě vládní většina, to jako nebylo zamítnuto hlasy opozice, aby bylo jasno. To samé bezpečnostní výbor. Samozřejmě je naprosto namístě se zabývat tím, co bude znamenat pro bezpečnost České republiky situace, pokud by to vyhrál třeba Rosatom, dostal by budget 160 miliard korun, rozpočet, začali by sem jezdit lidé z Ruské federace, rozhodovali by o tom, které firmy dostanou a nedostanou zakázky, takže míra korupce s tím spojená, a víme, jakým způsobem fungují byznysové vztahy v Ruské federaci, je naprosto namístě se tím zabývat.

A to je naprosto klíčové, o tom my tímto zákonem také rozhodujeme. Takže já považuji za jediné možné řešení a říkám to zde poněkolikáté přerušit projednávání tohoto zákona, protože pokud vláda vyhlásí tendr v těch parametrech tak, jak o tom dnes slyšíme od vicepremiéra Havlíčka, tak je nepochybné, že se řítíme do ohromného průšvihu protože tuto věc realizovat bez konsenzu napříč politickým spektrem, přičemž ten konsenzus je na celé řadě otázek, pane vicepremiére, víme, že není problém udělat jádro, ale tak pojďte dotáhnout, pojďte dotáhnout geopolitiku, pojďte dotáhnout financování tak, aby bylo jasné, jak ty vztahy budou, a pak se to může vypsat.